V této souvislosti nevím, jak vy, ale mě se hluboce dotkla slova pana Kalouska minulou středu. A já si v té souvislosti dovolím přednést své vystoupení. Ve středu 20. května měl pan poslanec Kalousek zase svůj den. Nestor hereckého ochotnictví, který tady svoje výstupy předvádí již téměř dvacet let, byl opět pod vlivem alkoholu. Tentokrát jste byl, pane poslanče Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, ale pod parou tak, že jste se přestal ovládat. Nechci a nebudu váš výstup komentovat.

Pane poslanče Kalousku, jako již mnohokrát, i tentokrát jste pronesl nepravdivý výrok. Jak jste prosím mohl zpytovat svědomí, když žádné nemáte? Pane poslanče Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, vy nejen že nemáte svědomí, vy nemáte ani charakter.

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi v souvislosti s vystupováním pana poslance Kalouska v naší ctihodné sněmovně, abych vám položil tři otázky: Znáte prosím, kolegyně a kolegové, nějaký podnik, úřad či firmu s 200 zaměstnanci, které by umožnily jednomu dlouholetému zaměstnanci pracovat téměř soustavně pod vlivem návykové látky?

Mohu vám říci, že až do příchodu do Poslanecké sněmovny jsem žádný podobný podnik, úřad či firmu, která by toto tolerovala, nepoznal. Vážené kolegyně a kolegové, obdobně jako řada z vás mám dlouholeté zkušenosti práce ve firmě. Pokud pracovník pracoval pod vlivem návykové látky, dostal buď pokutu, nebo byl propuštěn.

Členové poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů nás často obviňují, že jsme v našem hnutí ANO slepí, když podporujeme našeho předsedu.

Vy, kolegyně a kolegové z klubu TOP 09 a Starostů, jste těch lidských smyslů ztratili zřejmě více. Jenom člověk slepý, hluchý a bez čichu může obhajovat tvrzení, že váš pan předseda klubu byl minulou středu střízliv. Není to jednoduché, ale s pomocí druhých to lze zvládnout. V této souvislosti si dovolím požádat zde přítomné lékařské kapacity našeho poslaneckého klubu ANO o pomoc.

Myslím si, že i pro vás bude největší odměnou to, když pan poslanec Kalousek vstoupí do našeho jednacího sálu pevným krokem a u řečnického pultu promluví konečně střízlivou řečí. Děkuji vám za pozornost. Pane poslanče Hájku, omlouvám se, dle tradice v této sněmovně, byl jste prvním řádně přihlášeným bez přednostního práva. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Jenom velmi stručně.

Vstoupil jsem minulou středu do této sněmovny pevným krokem a stojím si za každým slovem, které jsem řekl, neboť jsem přesvědčen, že krást se nejenom nesmí, ale dokonce ani nemá. V okamžiku, kdy oponenti neměli sebemenší argument, kterým by mohli nějakým způsobem zdůvodnit své pokrytecké jednání při hlasování poslance Raise, druhý den vypustili do veřejných sdělovacích prostředků pomluvu. A já jsem přesvědčen, že ti, kteří ji vypustili, byli pod vlivem. Pod vlivem estébáckých metod, mechanismů, dezinformací a pomluv. To je pravděpodobně to jediné, co opravdu dokážete. Jinak dál trvám na tom, že krást se nejenom nesmí, ale ani nemá, a to je jediný důvod, proč dnes projednáváme tento bod.

Kolegyně a kolegové, já se pokusím o možná nejkratší faktickou poznámku v tomto volebním období.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče. Připraví se pan poslanec Šarapatka.

Pan poslanec Chvojka tady dnes už citoval nějaký film, tak já řeknu jiný.

Tak pan poslanec Hájek to u mě takhle celé otočil.

Ale to, co tady říkal, mělo zcela zřejmě hlavu a patu a byla to hlavně pravda.

A v logice vaší řeči by měl vyšetřit vás. Nyní pan poslanec Šarapatka, po něm pan poslanec Lank. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy a pánové Já se omlouvám, pane poslanče.